Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pan ministr nechce vystoupit. V tom případě otevírám rozpravu a táži se, kdo se hlásí do rozpravy. Paní zpravodajka. Prosím. Děkuji za slovo.

Pod označením C2 podávám podle ustanovení § 95 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny návrh následující legislativně technické úpravy.